To je smutný příběh. Smutný příběh, co se stalo s Andrejem Babišem.

O množství lží, které jsme tu slyšeli, vůbec nemůže být řeč. Kdybych jenom zmínil Euro 7, tak to byla právě Česká republika a tato vláda, která tvoří hráz proti nesmyslným, nerealistickým návrhům. Ale to, co znamená skutečný, reálný boj s riziky, která si uvědomujeme, je důsledný postoj k zákonům, které v České republice platí, a to tato vláda v plném rozsahu garantuje. A přesně to se odehrává a odehrávalo v minulém roce, když například přes slovenskočeskou hranici přecházelo větší množství nelegálních migrantů. Ale, prostřednictvím paní předsedající, nevzbuzujte tyhle vášně ve společnosti! Je to krajně nebezpečná hra, která vůbec, ale vůbec neodpovídá elementární odpovědnosti opozice, která se má hlásit k tradici demokratických opozičních stran. Když jsem se díval na začátek vašeho projevu a tam nahoře seděly studentky a studenti, tak se vážně obávám o obraz, který si odnášejí z Poslanecké sněmovny. A dovolím si vás vyzvat: respektujte základní pravidla demokratického boje. Vzbuzováním těch nejtemnějších vášní, strašením účelovou citací ze zahraničního tisku se nikdo dobře do politiky nezapsal. A jestli se ANO vašimi ústy rozhodlo definitivně opustit elementární rovinu slušné politiky a bude se opravdu víc podobat nahnědlým hnutím než rozumné demokracii, tak... Děkuji vám, že i tímto způsobem dáváte za pravdu rozboru toho, co jsme tady před malou chvílí slyšeli. Věřím, že pokud si to načtete ze záznamu nebo ze stenozáznamu, tak vám bude jasné, že tady Andrej Babiš překračuje daleko hranice elementární slušné opoziční politiky.

Ano, je to vystoupení s přednostním právem, takže upozorňuji, že nebyl navržen nový bod, nicméně myslím, že všichni rozumíme tomu, že nyní jde o vyjádření.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Takže by bylo dobré, kdybyste se tomu věnoval. Máte tam za 10 miliard nádraží.

A vy samozřejmě skvěle mluvíte. Takže říkám klobouk dolů.